Děkuji za pozornost. Prosím. Děkuji. Já musím reagovat na toto vystoupení kolegy.

Jak jsme daleko od té války? Tak co si ti lidi mají myslet? Pojďme o tom diskutovat a můžeme to probrat. Budeme pokračovat. Máme tady dvě faktické, tři faktické poznámky, čtyři, tak to se rozjíždí. První s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Vích. Děkuji za slovo, pane předsedající, vaším prostřednictvím, k panu poslanci Horákovi. Víte, pokud náčelník Generálního štábu uvádí v hromadných sdělovacích prostředcích, že je potřeba připravit se na výběrovou mobilizaci, tak to jsou právě ty věci, které zneklidňují naši společnost, takže já se musím jednoznačně ohradit proti tomu, že my bychom byli ti, kteří zvedají tady nějaký prapor, že máme jít do válečného konfliktu.

Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

A Úřad vlády odpovídá: